Takže nebyl jsem prostředníkem.

To je otázka na akcionáře.

Kolegyně, kolegové, na závěr mi dovolte říct, o co hnutí ANO celou dobu šlo v této záležitosti. Už to opakuji poněkolikáté, vím, že to někteří z nás nechtějí slyšet, ale šlo nám o to zlevnit výběr mýta v přechodném období a řádně vysoutěžit nového dodavatele nebo nového provozovatele. Když se na to celé dívám zpětně, tak se to všechno povedlo.

Vlastně já rozumím tomu, že někteří kolegové se smějí tomu, když někdo ušetří našim občanům 10 miliard korun. Já tomu rozumím, že to je směšná věc. Ale my si myslíme něco jiného.

Takže strany, které tady dneska sedí ve Sněmovně. Děkuji za pozornost. Jsou tady tři faktické poznámky.

Dále vystoupí s přednostním právem pan předseda Bartošek a pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo. Pane předsedající, děkuji za slovo. Já děkuji i panu předřečníkovi za to, že tady několikrát zmínil Piráty a náš veřejný rejstřík schůzek, který mimochodem kdyby pan poslanec vedl sám, tak možná se dnešní situace nemusela odehrát.

Mělo to znít takto: Hospodářský výbor žádá vládu, aby provedla nezávislý audit rozšíření zpoplatněných úseků i hospodárnosti celého záměru pořídit nový systém elektronického mýta podle parametrů ukotvených v zakázce a tak dále, termín září 2018.

Děkuji vám za pozornost.

Takže děkuji.

Může to tam vyplňovat případně asistent. Je to do budoucna i vaše obrana, aby se o těch schůzkách potom nemuseli dozvídat případně z nějakých uniklých spisů, odposlechů a podobně. Vím, že třeba kolegové z ODS v rámci koalice si to tam také pročítají a pak se případně doptávají, co jsme na těch schůzkách zjistili.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. A mám návrh nebo podnět.

Děkuji. Prosím, máte slovo.

A jedná se o to, že poslední slovo skutečně nakonec řeknou orgány činné v trestním řízení, co bylo nebo co nebylo pravda.